Děkuji, vážený pane předsedo. Vážená paní ministryně, dobré páteční dopoledne.

Já ho považuji za myšlenkově správný, nicméně parametricky nevyhovuje kolegům starostům a požádali mě, abych tak učinil.

Ano, takže pan poslanec Adamec žádá Sněmovnu, aby vyslovila souhlas se stažením jeho pozměňovacího návrhu, který zmínil ve svém vystoupení.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat, takže návrh byl stažen. Prosím pana poslance Bendla, po něm se připraví pan poslanec Plíšek. Hezký dobrý den, kolegyně, kolegové, pane předsedající, paní ministryně, dámy a pánové. Dovolte mi, abych se aspoň ve stručnosti vyjádřil k některým záležitostem dotýkajícím se této materie, kterou jsme opravdu poctivě projednávali řadu hodin na jednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a těch více než 130 pozměňovacích návrhů jsme opravdu probrali zleva, zprava, shora, zdola tak, abychom si řekli plusy a minusy. Já musím nejprve obecně říct a vlastně zopakovat, že jsme pod tlakem, který nemusel být. Možná proto, že bylo nadbytečné projednávat novelu zákona o veřejných zakázkách, kterou jsme schvalovali někdy v druhé polovině loňského roku, nebo tak nějak to bylo, a projednávali ji tady řadu měsíců. Tím pádem ministerstvo mělo méně času na to, aby připravilo kompletně nový zákon.

Jeden z nich je poplatek antimonopolnímu úřadu, protože si myslím, že vlastně ani jedno z toho, co tam je, není moc dobře, ani těch tisíc korun, ani těch deset tisíc korun.

Snaha výboru zvýšit tu částku byla vedena tímto přesvědčením, ale ÚOHS nám na jednání výboru deklaroval, že se obává toho, že částka deset tisíc korun za ten poplatek je nebo může být Ústavním soudem případně zpochybněna, neboť jde nad úroveň minimální mzdy, a může být tudíž zpochybněna. Přesto výbor pro veřejnou správu doporučil tuto vyšší částku právě proto, aby nedocházelo ke zneužívání tohoto institutu, ale jak říkám, podle mě není dobré řešení ani jedno. Vybíráme ze dvou řešení, která nejsou moc dobrá. Diskutovali jsme hodně o soutěžení na cenu, což je velká debata v celé České republice, taková ta snaha o získání zakázky tím, že tu cenu přeženu směrem dolů, získám zakázku a pak jdu za zadavatelem a říkám: jsou nutné vícepráce apod.

Není to pravda. Podle zákona už dnes platného i předtím platného bylo možné soutěžit na vícekriteriální dávat vícekriteriální soutěže, ale problém je v poskytovatelích dotací, neboť správci dotačních fondů a různých takovýchto institucí, které poskytují dotace veřejné správě, a dneska už téměř bez dotace nepostavíte v podstatě nic, tak tito správci fondů dávají zadavateli do podmínek, že dostanou ty peníze jenom tehdy, pokud vyberou někoho s tou nejnižší cenou. Takže tenhle problém zákon o veřejných zakázkách nevyřeší podle mého hlubokého přesvědčení. Vyřeší ho pouze fakt, že bude ten, kdo poskytuje dotaci, respektovat to zadání veřejné zakázky a fakt, kdo zvítězil a splnil všechna kritéria, nejenom toto jedno. Já považuji soutěžení na cenu v řadě případů neplatí to automaticky všude za nebezpečné, za vlastně dopředu vybírání toho nejlacinějšího, co by si sám člověk domů nikdy nekoupil, ale měli bychom se zamyslet nad tím, jak přinutit orgány, které poskytují finanční dotace, aby tuto podmínku zadavateli nedávaly, ať si zadavatel v souladu se zákonem rozhodne o tom, jaká kritéria použije.

Já jsem hluboce přesvědčený, že ten zákon, tak jak je, je dostatečný v tom, aby si zadavatel případně takovéto kritérium do vypsání veřejné zakázky dal.